Ale stojí to za pokus aspoň zjistit, zda se ve vašich řadách třeba nenachází někdo, kdo nesouhlasí s tím, jak poškozujete ekonomické zájmy našeho státu a svou politikou doslova odíráte občany, kteří v mnoha případech, aby mohli zaplatit předražené energie a střechu nad hlavou, hladovějí.

Vám to možná přijde k smíchu. To vám opravdu přijde, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, k smíchu?

Jak tedy můžeme chtít adekvátní pomoc?

A hádejte, kam je pošle? Na Ukrajinu!

Pomáhejme lidem v nouzi, ale adekvátně s ohledem na ekonomickou situaci státu.

Zajištění zdravotní péče vyšlo veřejné rozpočty na 3,9 miliardy korun.

Ale vše má své hranice. Zatímco Česká republika prochází energetickou krizí, vláda České republiky se soustředí na pomoc Ukrajině. Prvního července začalo české předsednictví v Radě Evropské unie. Poválečná obnova Ukrajiny. I dnes jste mohli slyšet pana premiéra, jak na kritiku rozpočtu a jejich práce reagoval projevem opět pomoct Ukrajině.

Jak jsem na samém začátku řekla, lidé vám dali důvěru, protože čekali změnu. Ale očekávání se nenaplnila. Přišly jen signály pana premiéra.

No a co přišlo?

Přitom má naše republika u nás vyráběné levné elektřiny přebytek.

To samé platí pro zemní plyn.